Máte to všechno v tom usnesení. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 97 poslanců, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

A stanovisko, paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Přihlášeno 97 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.